Děkuji. Takže to byl návrh doprovodného usnesení. Zahajuji hlasování číslo 40. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že návrh doprovodného usnesení nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy. Je tomu tak? Takže já projednávání tohoto bodu končím. Pan poslanec k hlasování. Děkuji za slovo. Nezpochybňuji hlasování, jen do stenozáznamu. Děkuji. Já se nechám vystřídat v řízení schůze.

Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo 3.

Otevírám o zkráceném jednání rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku.